Je to samosprávní rozhodnutí.

A pak třetí věc, kterou tady chci zdůraznit, a to se obracím k legislativcům a právníkům, kteří jsou tady. Tenhle návrh zákona, a já vám to přečtu, protože to asi nemá obdobu, nebo aspoň si nepamatuji, že bychom schvalovali legislativu, ve které předkladatel říká, že ji bude používat postupně a v průběhu let. Tu nově schválenou, kterou my schválíme, bude používat až za několik let a bude ji aplikovat jenom na někoho a do té doby bude aplikovat zákon, který teď zrušíme.

My budeme rozlišovat kontrolované osoby, myšleno samosprávy, podle toho, kolik mají lidí. Některé už budeme kontrolovat jejich samosprávné rozhodnutí a některé ne. U některých pojedeme podle starého zákona a u některých podle zákona platného.

Je tady jenom v důvodové zprávě nějaká zmínka, ale v paragrafovém znění, a to zdůrazňuji, to není.

Ale tady je napsáno: Do doby, než navržené přechodné období a to období navržené je tady v textu, nikoliv v paragrafovém znění. Do doby, než navržené přechodné období podle jednotlivých kategorií územních samosprávných celků uplyne, slyšíte dobře, jednotlivých kategorií samosprávných celků takže my prostě nebudeme v průběhu let k nim přistupovat stejně, ale ke každému podle kategorie, do které patří, kterou vymyslí pan ministr Dienstbier, by měly být územní samosprávné celky, popř. jimi ovládané právnické osoby kontrolovány pouze v rozsahu, v jakém to umožňuje dosavadní právní úprava. Bez uvedení tohoto ustanovení by totiž v přechodném období nastala paradoxní situace, kdy by územní samosprávné celky nebylo možné kontrolovat vůbec, a to ani v širším rozsahu podle nově navržené úpravy, ani v užším rozsahu podle úpravy stávající.

Kdo to rozhodne? Protože zákon říká jasně, co má být kontrolováno a jak to má být kontrolováno. A tedy někdo rozhodne, že to teď ještě takhle kontrolovat nebudeme podle daného paragrafu? Možná tomu nerozumí, protože smích je vždycky poslední stupeň beznaděje. Jasně, můžete trucovat, můžete říkat, že jsem si to vymyslel. Pravděpodobně jsem tedy neslyšel ty komunální politiky, starosty a zastupitele kritizovat zejména toto.

Tak se prosím přidávám k návrhu na zamítnutí zákona ve třetím čtení. Děkuji.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych se pokusil stručně zareagovat na některé diskusní příspěvky, které tady zazněly.

Já bych rád připomenul, a už jsem to tady říkal v úvodním slově, že v Senátu bylo přijato usnesení, že Senát naopak přerušuje projednávání ústavní novely do té doby, než bude postoupen Poslaneckou sněmovnou právě tento zákon, který tu novelu má provést. Jinými slovy, pan poslanec Vilímec tady požaduje, abychom se dostali do začarovaného kruhu a tuto věc vlastně nikdy neprojednali. To já chápu, že může být přijatelné z pohledu někoho, kdo vůbec nechce takovouto změnu schválit, nicméně myslím si, že to by byl absurdní důsledek. A z toho, že tento návrh zákona má provádět na zákonné úrovni tu změnu Ústavy, kterou už Sněmovna schválila, a vychází z předpokladu, že bude v Senátu schválena, tak se musí důsledně držet mezí stanovených v navrhované ústavní změně. Z tohoto hlediska vládní návrh zákona se drží velmi při zemi, vlastně vymezuje ústavní pojmy na nejnižší možné míře ve vztahu k územní samosprávě právě tím, že stanoví, že kontrolu bude provádět ve vztahu k zákonnosti podle právních předpisů, které upravují činnost jednotlivých samosprávných celků. Musímeli se držet mezí Ústavy, není možné je zcela vyloučit prováděcím zákonem. Z tohoto hlediska bych tady rád upozornil, že celá tato debata v zásadě měla proběhnout především zde v Poslanecké sněmovně v době schvalování novely Ústavy, protože my jako vláda jsme nyní touto změnou vázáni, samozřejmě za podmínky, že bude schválena. Předpokládám, že pokud Senát novelu Ústavy neschválí, že samozřejmě neschválí ani tento návrh zákona. Nicméně chce o tom rozhodovat zároveň.

To, co tady padlo v závěru od pana poslance Bendla. Já bych ho požádal, aby si pořádně přečetl návrh zákona, protože tvrdil, a citoval tady z důvodové zprávy, že to je pouze tam. Pokud se podívá do návrhu zákona, tak ten obsahuje článek 2 Přechodná ustanovení, kde je ten mechanismus přesně popsán, jak se zákon bude postupně rozšiřovat z hlediska kontroly nakládání s veřejnými prostředky v samosprávě na obce podle počtu obyvatel.